Tento útok, při kterém zemřelo osm lidí, spáchal držitel zbrojního průkazu. Pro nejrůznější podezřelé náznaky v jeho chování již policie zahájila kroky k odnětí jeho zbrojního průkazu. Bohužel ale zcela chyběly nástroje pro výraznější a efektivnější postup ve věci, který by mohl případně ušetřit zmařené lidské životy. Takové nástroje právě zavádí předkládaný návrh. Jde především o umožnění efektivnější kontroly držitelů zbrojních průkazů, zvyšuje se kontrolovatelnost zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů. Navrhovaný systém by měl cíleně reagovat na zdravotní problémy držitelů zbraní. Dále se zavádí oprávnění policie předběžně zadržet zbraně, a to v případě důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu a zbraně samé. Tyto změny je nutné uvést do praxe co možná nejdříve. Návrhem se podrobně zabýval výbor pro bezpečnost, ústavněprávní výbor a výbor pro obranu. Jak výbor pro bezpečnost, tak výbor pro obranu přijaly své pozměňovací návrhy, ke kterým se podrobně vyjádřím později. Mohu však uvést, že s pozměňovacími návrhy přijatými výborem pro bezpečnost souhlasím, ale s pozměňovacím návrhem výboru pro obranu, který vypouští oprávnění policie vstoupit do obydlí a jiných míst, pokud osoba neodevzdá zbraně, které jsou jí zadržovány nebo zajišťovány, nebo neumožní jejich převzetí policií, souhlasit nemohu.

Vládní návrh směřuje výhradně k tomu, aby v případě, kdy existuje důvodné podezření změny zdravotního stavu držitele zbrojního průkazu, mohl jakýkoli policista zajistit jeho zbraň v rámci realizace neodkladného policejního úkonu, a to pouze tehdy, pokud by tato osoba představovala ohrožení pro sebe, pro život svůj nebo život ostatních lidí.

Já si troufnu odhadnout, že by se tato praxe týkala desítek zbraní ročně. Každý takový úkon samozřejmě následně bude podroben kontrole, jestli toto opatření Policie České republiky nenadužívá.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající.

S tím, že je třeba říci, že základním kamenem tohoto zákona je skutečně nová pravomoc pro Policii České republiky zajistit zbraně v případě, kdy je důvodné podezření o ztrátě zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Byl předložen návrh na zrušení této pravomoci, ale tento návrh v rámci výboru pro bezpečnost nebyl podpořen. Ty věci, které prošly, byly v kontextu toho, co říkal na počátku pan ministr.

V takovém případě bylo nutné zahájit správní řízení, v rámci něhož mohl dotyčný člověk různými průtahy oddalovat okamžik, kdy své zbraně musel odevzdat. A samozřejmě v takové době se mohlo stát cokoli. Ten zákon zásadním způsobem tento problém řeší, kdy dává Policii České republiky pravomoc zbraň okamžitě zajistit, a to nejprve dát výzvu občanovi, aby ji odevzdal, a pokud ji nesplní, pak ji zajistit, ať už se nachází kdekoliv, tedy i v případě, že se nachází v jeho obydlí. Je to základní kámen bezpečnosti tohoto zákona. Další opatření, která v návrhu zákona byla uvedena, a to např. zkrácení platnosti zbrojního průkazu, možnost praktických lékařů přímo vstupovat do centrálního registru zbraní apod., vyhodnotil výbor pro bezpečnost v kontextu toho, že je zaváděno toto nové oprávnění pro Policii České republiky, které danou situaci může řešit, již jako nadbytečná. Proto výbor pro bezpečnost schválil pozměňovací návrhy, ve kterých se tedy ponechává platnost zbrojních průkazů na stávajících deset let, kde se již nedává přímý přístup lékařů do centrálního registru zbraní. Budou mít pouze možnost se dotázat Policie České republiky, zda je dotyčná osoba držitelem zbrojního průkazu, či není.

Jedná se tedy o povolení využívání laserových zaměřovačů.

Výbor pro bezpečnost schválil, aby ze stávajícího zákona byla vypuštěna pravomoc vlády České republiky v případě válečného ohrožení nařídit občanům, aby odevzdali své legálně držené zbraně. Po konzultaci s ministrem vnitra i s premiérem vlády České republiky bylo konstatováno, že demokratická vláda takovéto oprávnění skutečně nepotřebuje, že se jedná o relikt z minulých dob. Vzhledem k tomu, že oprávnění Policie České republiky na místě zajistit zbraň je skutečně mimořádným prostředkem, doporučil výbor pro bezpečnost ve svém pozměňovacím návrhu, aby při takovémto opatření byl přítomen vždy příslušník služby odboru zbraní a bezpečnostního materiálu jakožto specialista, který je znalý jak držitelů zbrojních průkazů, tak i nakládání se zbraněmi apod., bude mít také k dispozici přesné informace o typu, počtu zbraní apod. To se týká těch mimořádných případů zajišťování zbraní v rámci ztráty zdravotní způsobilosti. Netýká se to případu, kdy by člověk, držitel zbrojního průkazu, porušil zákon o zbraních a střelivu. V takovém případě je oprávněn odebrat zbraň kterýkoli policista na místě.